Provozy kulturních památek jsou velmi nákladné.

A kulturním institucím bude tak plynout méně peněz do jejich rozpočtu, a naproti tomu se vláda například rozhodla snížit DPH u knih na 0 %.

Kolega dal ten příměr podobný, jsem slyšel předtím, k té kojenecké vodě například. Takže to je určitě věc, která prostě tam nedává úplně, úplně smysl, pokud jde o nějaký princip sestavování toho balíčku.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Od této částky se budou odvíjet i ceny dálničních známek hrazených na 30 kalendářních dnů, 10 kalendářních dnů i na jeden kalendářní daň. Stejně jako cena dálniční známky hrazené za užití zpoplatněných pozemních komunikací hybridními vozidly a vozidly poháněnými zemním plynem nebo biometanem.

Jelikož jsou sazby dálničních známek nastaveny fixní částkou a vlivem růstu cenové hladiny jejich výše postupem času reálně klesá, je žádoucí jejich cenu pravidelně valorizovat. V důsledku zdražení lze přitom podle důvodové správy předpokládat zvýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury, který financuje výstavbu, modernizaci, opravy, údržbu a správu dálnic a silnic. Tolik důvodová zpráva. V březnu tohoto roku přitom pan ministr Kupka pro Seznam v rozhovoru uvedl, že zdražení souvisí i s chystaným zavedením jednodenního kuponu.

Stranou ponechám úvahy o tom, jestli je zavedení jednodenního kuponu spíše odpovědí na volání motoristů, kteří dálniční síť využívají jednou či dvakrát za rok, nebo, a to je spíše ten důvod, zda jeho zavedení nám ukládá Evropská unie. Konsolidace veřejných financí, nebo fakt, že zavádíme jednodenní známku?

Zvýšení ceny celoročního kuponu rovnou o osm stovek vyvolalo ostrou kritiku mezi řidiči. Zdražení přichází necitlivě zrovna v této době, kdy se zvýšily snad všechny možné ostatní náklady domácností: potraviny, energie, bydlení. Na venkově jsou lidé závislí na autech, aby se dostali do práce. Často nemají jinou možnost, než využít dálniční sítě, nebo složitě objíždět. Jaký vliv tedy v praxi bude mít zdražení na bezpečnost silničního provozu a jaký na finanční situaci domácností?

Nebylo to levné a nebyla to první oprava již udělané práce a pravděpodobně ani poslední.

To je opravdu zásadní rozdíl.

Podle současných pravidel je totiž možné odložení platnosti známky až od tři měsíce. Děkuji za pozornost.

Mluví se tady o termínu úsporný balíček, a my říkáme daňový balíček. Jak to vlastně všecko začalo? V té době to ještě nevypadalo až tak špatně, protože jste tam celému národu řekli: My po vás, lidi, naši voliči, naši spoluobčané, budeme chtít zhruba 40 miliard, abyste zaplatili, a my na druhou stranu dáme 80 miliard na druhou stranu váhy jako úspory ve státním aparátu, abychom tu ekonomiku dali dohromady.